Naprosto chápu, pane ministře, že tvorba legislativy spočívá v přesných a odborných formulacích. Na straně druhé jsou Poslanecká sněmovna a výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který je navrhován jako výbor garanční, tvořeny zástupci různých profesí. Bylo by vítané, pane ministře, aby vaši zástupci při projednávání tohoto materiálu se pokusili více laicky, přesto profesionálně, objasnit podstatu všech navrhovaných změn. Předem vám za to děkuji. Děkuji za pozornost. V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, vážená paní místopředsedkyně, vládo, dámy a pánové.

Celkově musím konstatovat, že novela původního zákona je nutná, avšak předložený návrh jako celek neodpovídá parametrům právního předpisu, podle něhož se má účinně provádět regulace v dané předmětné oblasti, v tomto případě tedy stanovení pravidel pro řízení, ekonomickou efektivitu, bezpečnost a funkční vlastnosti informačních systémů veřejné správy v České republice. Navrhovaná změna není podle mého názoru provedena na potřebné úrovni. V návrhu novely ani v původním zákoně nenacházíme vymezené některé klíčové pojmy, příp. jsou nesprávně vymezené, přičemž chybí systémový pohled na daný problém. Z toho plyne, že kybernetickou bezpečnost je žádoucí vytvářet jako systém a také ji tak spravovat. Protože v návrhu zákona tomu tak není, tak takový zákon potenciálně vyvolává nefunkčnost systému kybernetické bezpečnosti. Nesystémový přístup se v návrhu zákona vyskytuje v chybných či v chybějících definicích klíčových pojmů. Už tady o tom mluvila i paní zpravodajka. Já zde uvedu několik příkladů.

b) kritickou informační strukturou prvek nebo systém prvku kritické infrastruktury. Jde o definování téhož tím, asi jako když budu definovat úředníka, že úředník je úředník nebo poslanec že je poslanec. To je sice absolutní pravda, ale nic nového jsem se nedozvěděl, co je to úředník nebo co je to poslanec. Tento nedostatek se promítá i do samotné novely viz např. § 6a, kde se pracuje s termíny správce informačního systému kritické informační infrastruktury, provozovatel informačního systému kritické informační infrastruktury, přičemž v zákoně není náležitě definováno, co je kritická informační infrastruktura. Co je významný informační systém? Jaká jsou jeho kritéria? Nic se uživatel zákona nedoví. Jak může tento zákon používat k účinnému řízení, pane ministře?

Jenomže určitě to dělat nebudu.

Děkuji za pozornost. Já děkuji.

K této směrnici se vláda má vyjádřit do třiceti dnů, ale dosud tak neučinila. Určitě významným způsobem ovlivní tento zákon. Druhá věc. Konečně byl jmenován tzv. digitální šampion nebo koordinátor digitální agendy. Tím je pan Tomáš Prouza. Pokud tato funkce nemá skončit v produkci papírů, které budou nějak souhlasit, nebo nesouhlasit se stanoviskem, které zaujímají různé rady, tak by měl být vybaven také nějakou kompetencí a možná i legislativou.

Je tam tedy celá řada problémů, které určitě vyžadují čas a vyžadují nějakou diskusi. Proto, jak už bylo avizováno, podávám návrh na to, aby se lhůta k projednávání tohoto zákona prodloužila o třicet dnů. Já se táži, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy.

Já bych zde chtěl jenom technicky opravit pana kolegu Klána.

To slovo, které zde několikrát opakoval, použil zcela chybným způsobem.

Čeština a český právní řád je bohužel v situaci, že se tohle slovo používá způsobem, kdy pokud je takhle použijí politici, je to v pořádku, pokud to takhle použije nějaký profesor, tak by měl vrátit diplom, zejména pokud by byl z nějakého podobného oboru.